To si myslím stran tedy ostatních kolegů, jejichž argumenty nezpochybňuji, tato představa, to znamená jednomyslné hlasování na návrh menšinové vlády v případě krácené práce jako systémové změny se zásadními dopady do rozpočtu, které my máme odpovědnost jako vláda garantovat a hlídat i v následujícím střednědobém výhledu, tak to není úplně fér.

Prosím, pane předsedo. Děkuji.

Tak jsem rád, že to tady také takhle zaznělo. Ale zcela vážně.

Jste dva subjekty, dohodnout se je o to snazší než třeba ve třech nebo ve čtyřech.

Tak se těžko hledá dohoda, která bude ve prospěch toho sektoru, a tedy udržení zaměstnanosti. Vzít data a říct, jakým způsobem to chceme nastavit, proč takhle, proč jednonásobek, proč jedenapůl násobek, kolik lidí nám v tom případě vypadne. Proč neřešíme tu otázku také individuálního pohledu na některé firmy a je to poměrně plošný pohled. Ty věci tam nejsou.

Takhle opravdu konstruktivně se velmi těžko postupuje. Děkuji. Reagovat faktickou poznámkou bude paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo.

A informace, které jsem ověřila a které byly už dnes tady na plénu Sněmovny avizovány, svědčí o tom, že jednak proběhne schůzka se zástupci odborů a zaměstnavatelů a jednak proběhne schůzka všech politických stran, a pokud mám přesné informace, možná budou následně doplněny, tato schůzka všech politických stran už se připravuje. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

A tahle předvídatelnost musí být cílem. Samozřejmě já jsem opoziční poslankyně, nevím, jak probíhala konkrétně ta jednání, ale zajímal by mě bohužel tady není názor pana premiéra přesně na tohle. Jestli to poučení bude, že objektivní předvídatelná kritéria právě jeho vláda zavede. Konkrétní parametry toho, jak ten celý systém nastavit, jsou další věc.

Ale to už jsou debaty víceméně technické a skutečně vhodné na pozměňovací návrhy.

A teprve takovéto představení postoje by bylo skutečné poučení z chyby, jaké bych si od premiéra této země přála. Děkuji za pozornost. Prosím, máte slovo. Dobrý den. Děkuji, pane předsedající, za slovo. A vysvětlím ty důvody proč.

Takže i vláda to považuje za opravdu ostudné a za totální frašku, protože tady dneska ztratíme několik hodin něčím, co vlastně není ani vypracováno dobře, není to něco, co bychom tady mohli oslavovat, že jsme úspěšně projednali.